Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, nebudu vystupovat a pokoušet se opakovat to, co již řekl pan předseda Fiala. Samozřejmě všechno, co řekl, je pravda. My opakovaně nabízíme vstřícnou ruku k tomu, aby se diskutovalo více napříč politickým spektrem o zahraniční politice ČR. Bohužel toto přání není vyslyšeno. V dnešním světě není žádným tajemstvím, že dramaticky narůstá napětí, index nestability, index rizika, všechny možné indexy rizika apod., které jsou sledovány, narůstají.

Otevírají nám dveře nejvyspělejší země tzv. západní Evropy. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, pokračujte. Děkuji.

Nikdo tady nebránil ani před vaším nástupem do funkcí, pane premiére, a vaší vlády, abyste navazovali obchodní vztahy s Čínou, Ruskem atd.

Chci jenom říci, že výrazně dynamičtěji se rozvíjely vztahy s Čínou v době, kdy nikdo neohýbal hřbet, kdy nikdo nepeskoval ministry či vysoké ústavní činitele za to, že tady přivítali dalajlámu. Nikdo nepeskoval a nestalo se, abychom tady donekonečna museli odkládat pravdivé pojmenování genocidy Arménů jenom proto, že teď je tam ohrožena elektrárna, kterou stejně zřejmě ve finále zaplatí daňoví poplatníci, a bude je to stát 14 mld. korun. Poprosil bych, abyste skutečně řekli, kde toto ohýbání páteře skončí.

Jestliže však někde, zvláště když jsou to různé polototality či totalitní režimy, ucítí slabost na druhé straně, tak to začnou zneužívat i politicky. A ono to není sranda. Jestliže se domníváte, že se to normálních lidí netýká, tak vám po Novém roce odvyprávím velmi otřesný příběh, který se vztahuje např. k Turecku, kam až může ingerence cizího státu dojít. Až na akademickou půdu, dámy a pánové.

Skutečně to stojí za to? Ale v čem jste přeborníci, nebo tady vaši straničtí souputníci, to je okopávání Evropské unie, to je dokonce často až za hranou okopávání a zpochybňování obranné aliance. Já být v jejich pozici, tak už skutečně začnu zavírat otevřené dveře na své trhy, resp. ke svým nejmodernějším technologiím. Vy skutečně děláte velmi, velmi riskantní politiku.

Poprosil bych pana ministra zahraničí, zda by mohl říci o tom, zda chce v této politice po zbytek volebního období pokračovat a riskovat velmi možné důsledky toho, k čemu tato zahraniční politika, kterou tady provozujete tři roky, povede. Domnívám se, že jestli by někdo, když už dojde k personálním změnám ve vládě, myslím si, že ministrů, kteří by se měli poroučet nebo zvážit svoje setrvání, by mělo být více. Z pohledu toho, jakou máme obchodní bilanci s Čínou, s Ruskem a s dalšími těmito zeměmi, což pro vás asi byla priorita, tak se domnívám, že byste mohl rovnou přiznat, že v tomto směru vaše ekonomická diplomacie zkrachovala. S Ruskem máme obchodní deficit. Tak kde jsou ty úspěchy? Kde jsou ty zvýšené vývozy? Poprvé v historii nedávno obrat se Spojenými státy je větší než s Ruskem. Ale já bych chtěl, aby to bylo ještě lepší. Ale o to jste se nepřičinil vy, pane ministře. Když už tady diskutujeme takto za zády. Já to vítám. Nedělejte tady šaškárny prosím.